Otázka snižování cen, to byla šestá.

Neexistuje podle něj žádná omluva pro nečinnost.

Není prostě zdroj pro nějaké velké úspory.

Zejména tedy když došlo ke krachu biopaliv první generace, jak tomu bude s biopalivy generace druhé. Tedy biopaliva druhé generace, jejichž možnost tady je.

Ten se tam neobjevuje ani jednou, tenhle pojem.

To už jsme zjistili, že není úplně ono.

Co můžeme tedy mít ve skutečnosti?

Výsledky tedy nejsou povzbuzující.